Otevírám rozpravu k posouzení trvání stavu legislativní nouze. Hlásí se někdo do rozpravy o stavu legislativní nouze? Nevidím nikoho, tuto rozpravu končím.